Nicméně nové vedení, které už prosadil ministr zemědělství, nové vedení Lesů České republiky pořádá, respektive v uvozovkách výběrová řízení a zprostředkovává poměrně významný obchod v letošním roce za 11 milionů, v loňském roce za 5,5 milionu korun společnosti, v jejíchž dozorčích orgánech pracoval současný člen nejvyššího vedení Lesů České republiky, a to, podotýkám, bez výběrového řízení.

Tak se vás ptám, jestli je to normální, aby v situaci, kdy v podnikatelském prostoru existují společnosti, které jsou schopny prostřednictvím aukcí zprostředkovávat prodeje, vy postupujete cestou jednotného řízení bez uveřejnění, to znamená zadání napřímo to je první otázka. Já jsem přesvědčen o tom, že to je málo a je to špatně. Měli jste vypsat výběrové řízení. Navíc je překročena lhůta dvou milionů korun, kterou bere jako provizi z prodeje lesů, nebo řeknu majetku Lesů České republiky v loňském roce. Letos jste se zavázali, že zprostředkujete společnosti Foresta SG obchod za 11 milionů korun, a to považuji za absolutně skandální, že člověk, který ještě pár týdnů předtím, než byla podepsána smlouva a než se stal vysokým představitelem Lesů České republiky a náměstkem generálního ředitele, seděl v dozorčích orgánech nebo dozorčím orgánu společnosti nebo statutárním orgánu společnosti Foresta SG. Prosím, pane ministře, o vysvětlení. Já vám děkuji, pane poslanče. Pan ministr bude reagovat. Máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dobré dopoledne. Já k tomu, co tady zaznělo od pana poslance Bendla, chci dodat a říct několik věcí. K té klíčové otázce, proč nebylo vypsáno výběrové řízení.

Je to velice sofistikovaná činnost.

Musím říct k věcem, které tady také zazněly, musím také dodat pár věcí.

Pokud máte pocit, že se tady děje cokoliv nezákonného, pane poslanče, vás teď tady žádám a prosím, okamžitě podejte trestní oznámení.

Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Bendl chce reagovat. To je úsměvné. Vy tady připomínáte věci, které nevznikly za mě, ale dobře víte, a budeme se o tom bavit spolu v jiné interpelaci, protože Lesy České republiky už dneska nemají smlouvu, která kryje řešení právních sporů.

I vy, pokud máte jakékoliv podezření, podejte trestní oznámení, určitě už jste to udělal. A pokud jste to neudělal, tak to udělejte, jestli se tam cokoli stalo nezákonného, to je v pořádku, proto to říkám, že je třeba věci prověřovat. Smlouvy, které připomínáte, nevznikly za doby působení ministra Bendla a ministr Bendl se snažil řadu věcí řešit a je to dokladovatelné. Já se vás ptám: Lesy České republiky zprostředkovaly byznys společnosti Foresta SG, v jejích statutárních orgánech ještě těsně předtím, než nastoupil do Lesů České republiky, pracoval stejný člověk, zprostředkovali jste jim obchod za více jak dva miliony, v loňském roce za 5,5 milionu.